My potřebujeme měnit celou daňovou soustavu, s tím já souhlasím. Zjednodušovat daně, snižovat daně. V tom se určitě shodneme. Ale nic nám nebrání v tom, abychom tuto daň, která zdaňuje již zdaněné prostředky, abychom tuto daň zrušili. Tady spousta politických stran má plná ústa podpory mladým rodinám, jak se máme starat o rodiny, prorodinná politika, a tady máte daň, která komplikuje především mladým lidem to, aby si pořídili bydlení. A komplikuje to způsobem, který je zbytečný a který můžeme snadno odstranit. A já bych ani tento argument nepodceňoval. Dneska se úpravou té daně a tím, že je tam daňová sazba 4 % placená kupujícím, tak to znamená desítky až stovky tisíc navíc, které brání pořízení nemovitosti. A my máme jednoduchou možnost to odstranit a umožnit mladým lidem, aby si nemovitosti pořizovali. Děkuji.

Nyní tedy prosím pana poslance... Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu velmi stručný. Nicméně ve své praxi se často setkávám s tím, že nemovitosti slouží spíše ke spekulacím než k uspokojení bydlení mladých lidí. Neměl bych s tím žádný problém.

Kdybych věděl, že to skutečně je ve prospěch těch mladých, tak já teď říkám, jestli by nebylo lepší založit nějaký fond s nějakou dotací a těm mladým pomoct jinou formou.

V tom případě bych tomu rozuměl. Já si dovolím zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Kubíčka. Všichni jsme to tady slyšeli.

Že se tady zřídí nějaký fond a zase se bude přerozdělovat.

Já tedy chci nižší daně. Chci jednodušší daně, protože to usnadní život nám všem.

Dotace! No, to je hrozný!

Několikrát. A přece je pravda a je to podle mě skoro pravidlo, když lidé budou platit nižší daně, tak víc jim zbude pro jejich spotřebu. Takže je to jenom o pohledu na svět.

To není potřeba.

Takže to jsem rád, že mě posloucháte. Ale já znovu říkám, to je přesně typický návrh zákona, který je velmi jednoduchý, velmi jasně říká, co si předkladatelé myslí o daňovém systému, co si myslí o této dani z nabytí nemovitosti.

A jestli to nevíte, tak si to ověřte.

Děkuji za pozornost.

Za prvé, já tu daň považuji za naprosto nemravnou, protože je to daň z nabytí, kdy ten kupující to platí z již zdaněných peněz, takže vlastně tady dochází k dvojímu zdanění.

Já bych vás moc prosila, abyste podpořili tuto naši předlohu. Děkuji. Já také děkuji.

Děkuji za slovo.

To, že jsou to několikanásobně zdaněné peníze, to je přece jasné.

Takže o čem se tady bavíme?